Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk číslo 21/1. Prosím, paní poslankyně. Děkuji, paní místopředsedkyně. Dobrý den, dámy a pánové.